Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane premiére, v posledních dnech došlo k bezprecedentnímu úniku informací z bezpečnostních složek státu. Významnou roli v tomto hrál ministr Stropnický. Můj dotaz je velmi jednoduchý. Uvažujete o jeho odvolání, případně k jakému datu? Děkuji. Pan Marek Benda není přítomen. Nyní tedy interpelace pana poslance Martina Novotného. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, podobně jako můj předřečník kolega Adolf Beznoska směřuji na vás dotaz v souvislosti s děním z posledních dnů. Po tomto dění se naši občané při pobytu v zahraničí musí cítit mnohem méně bezpečně, než tomu bylo doposud, a zároveň ztrácíme postupně důvěru v tak důležité instituce, jako je Bezpečnostní rada státu a naše tajné služby. Taková situace bývá příležitostí pro premiéra, pro předsedu vlády České republiky, aby ukázal svoji autoritu, nastolil pořádek bez ohledu na stranické ty či ony zájmy a preference. I v souvislosti s nezařazením tohoto bodu nedávno na pořad schůze a s jeho odložením na tento pátek jsem měl dojem, že se i této roli předsedy vlády vyhýbáte. Chci se vás proto konkrétně zeptat, jaké opatření jste přijal v souvislosti s tímto děním, aby bylo zabráněno podobným nebezpečným únikům informací do budoucna. Zároveň chci využít této interpelace v zájmu celé řady opozičních poslanců a požádat vás, abyste ve vládě nastolil i v jiném ohledu pořádek, tj. abyste zajistil větší účast ministrů na interpelacích.

Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy interpelace paní poslankyně Věry Kovářové a připraví se poslankyně Marta Semelová. Vážený pane premiére, dostupnost stomatologické zdravotní péče na venkově je problémem, na který upozorňuji už delší dobu. Poprvé jsem v této věci pana ministra Němečka interpelovala v květnu roku 2014. To není úplně krátká doba a dosud se toho v reakci na má upozornění moc neudálo. Příjemné překvapení pro mne neznamenala ani odpověď pana ministra na zatím poslední interpelaci ze sklonku loňského roku. Píše se v ní: Ministerstvo zdravotnictví v současné době zvažuje iniciativu směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, do jehož působnosti oblast pregraduálního vzdělávání spadá. Iniciativa spočívá ve vytvoření meziresortní pracovní skupiny, která by se systematicky věnovala zajištění dostatku zubních lékařů. Proč to, proboha, trvá tak neskutečně dlouho? Jaký má mít tato pracovní skupina harmonogram činnosti? Kdy představí návrh řešení? Kdy se návrh řešení přetaví do podoby legislativního nebo nelegislativního opatření? Kdy tato opatření nabudou účinnosti? Pane premiére, nemohl byste prosím panu ministrovi Němečkovi a paní ministryni Valachové dát vypracování návrhu řešení špatné dostupnosti stomatologické zdravotní péče na venkově za domácí, klidně stranický úkol, který je třeba splnit s velkým urychlením? Myslím, že řešení by se tak výrazně přiblížilo. Opravdu není na co čekat. Děkuji za odpověď. Děkuji vám, paní poslankyně. Není přítomna. Požádám tedy paní poslankyni Miroslavu Němcovou a připraví se paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.